Kdo je pro zařazení tohoto bodu?

Kdo je proti? Bod jsme zařadili.

Kdo je pro to, aby byl ten nově zařazený bod pevně zařazen za bod číslo 1 v tuto chvíli?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Chcete to jednotlivě?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro návrh pana předsedy Chvojky?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro zařazení bodu 26? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Bude kontrola hlasování?